Právo sociálního zabezpečení řadíme do práva veřejného. Stát ukládá povinnost soukromým subjektům odvádět část svých zisků na sociální a zdravotní pojištění a v případě jejich neplnění ukládá sankce. Stát má tedy silnější postavení.

Do práva sociálního zabezpečení zasahují i orgány územní samosprávy. V právu sociálního zabezpečení však nalezneme i prvky soukromého práva. Jedná se například o smlouvu o poskytování sociální služby, která je ale také regulovaná veřejným právem, například poskytovatel musí strpět kontrolu kvality svých služeb.